Tak, a už nám to začíná. To je to, co jsem od pana ministra požadovala.

A to je vaše analýza!

Prosím, pane vicepremiére, jestli vystoupíte a odpovíte paní poslankyni Kovářové. Děkuji za slovo. Jo, tak nechte mě domluvit... Já se tedy chci pouze zeptat, zda jste schopen paní poslankyni dodat tuto analýzu, tak jak ji žádá. Ano, nebo ne, já dám potom hlasovat.

Já tedy zavolám kolegy z předsálí, zazvoním. Vidím vaši žádost o odhlášení. Já vás tedy všechny odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami.

Dobře, je to procedurální návrh. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržený procedurální návrh. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 285, přihlášeno 154 poslankyň a poslanců, pro návrh 46, proti 64. Tento procedurální návrh byl zamítnut. V tom případě budeme pokračovat v pořadí přihlášených faktických poznámek. Prosím, máte slovo. Pro pana poslance Stupčuka, možná i ostatní poslance z kraje Praha, volebního kraje.

Nedělá se to. Z toho důvodu jsem požadoval upřesnění, aby všichni poslanci věděli a byla naplněna podmínka paní poslankyně. Další faktickou poznámku má paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji. Pro pořádek zopakuji, kolik faktických poznámek zde vidím. To znamená nejprve pan poslanec Kučera, Stupčuk, Stanjura, Bendl, potom pan vicepremiér. Eviduji i vás, pane senátore, ale dle jednacího řádu musíte počkat, až po řádně přihlášených v rozpravě na vás přijde řada. Nyní požádám o faktickou poznámku pana poslance Kučeru, připraví se s faktickou poznámkou pan poslanec Stupčuk. A vás, kolegyně a kolegové, kteří máte něco důležitého k řešení, požádám, abyste šli tyto záležitosti řešit do předsálí, aby bylo dobře rozumět, co se zde přednáší. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Já bych se chtěl obrátit na koaliční poslance. Je mezi vámi aspoň jeden, který ví, o čem dneska budeme hlasovat? Který ví o tom, kolik peněz půjde té které obci? Nemnoho. A myslím si, že by bylo fér skutečně toto jednání přerušit a vyžádat si relevantní podklady. Proboha, tady létají stovky milionů sem, stovky milionů tam! Evidentně, kdo o tom neví vůbec nic, je ministr financí Andrej Babiš. Prosím pěkně, přerušme toto jednání, vyžádejme si relevantní podklady, abychom viděli, co toto rozhodnutí skutečně způsobí. Protože tady se může stát, že odhlasováním tohoto zákona přijde opět méně peněz pro obce, a nikdo na to neumí zde kvalifikovaně odpovědět. Bohužel ani ministr financí ne. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Stupčuk, po něm pan poslanec Stanjura. Prosím, máte slovo.

Pro mě je to skutečně jako pro pražského poslance významné, a prosil bych tedy, abyste mi na to odpověděl.